Do kultury je určitě potřeba angažovat mnohem více soukromé subjekty, ale větší částkou by měl přispívat i stát. Naším cílem by mělo být navýšení výdajů na kulturu alespoň na 1,5 % ze státního rozpočtu.

Mění se na tom něco?

A shodneme se i na pokračování podpory filmových produkcí, takzvaných filmových pobídek, které zavedla minulá vláda v uplynulých osmi letech. Je otázkou, zda výše filmových pobídek z pera nové vlády bude s ohledem na jejich vývoj v okolním světě konkurenceschopná, to v tuto chvíli také není jasné. Samozřejmě že se nemůžeme obejít ani bez legislativních změn. To se týká především ukotvení statusu umělce, potřeby novelizovat památkový zákon i vzniku nového zákona, který bude upravovat systém financování veřejných kulturních institucí. Novelizace autorského zákona, kterou máte v programovém prohlášení, leží ve Sněmovně.

Vláda se na pokračování jeho přípravy asi také nechystá. Je, nebo není ochrana profesionálních umělců a pracovníků v kultuře, zejména těch, kteří nejsou ve stálém pracovním poměru, pro vládu důležitá?

Není tu také ani slovo o jejich bezplatném zpřístupnění, které se plánovalo.

Dnes žijeme už v jiné době, ro by si nová vláda měla uvědomit. Hladovění zdevastuje naše rozmanité a cenné kulturní dědictví na věky. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám moc děkuji, paní předsedající. Hezký dobrý večer, vážený premiére, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Mě to strašně moc mrzí myslím si, že by se k tomu mohl pan premiér vyjádřit, jak to myslel, a možná že zákonodárnému sboru se omluvit.

Prosím, pane poslanče. Nyní krátce k programovému prohlášení vlády, které se týká sociální a rodinné politiky. Mnoho z předsevzetí a bodů v prohlášení, můžu říct, že je mi blízkých, a to určitě nám všem. Vždyť kdo by měl něco proti podpoře rodin, zkrácených pracovních úvazků, větší podpoře služeb pro nejmenší děti, snížení daňové zátěže pracujících rodičů a tak dále, myslím si, že skutečně nikdo. Ví se o mně, že mi záleží na oblasti sociální a rodinné politiky, a kladu na to skutečně silný důraz.

Srovnal jsem si programy, a to jak programové prohlášení vlády, tak program pětikoalice, a nahlédl jsem také do minulého programu hnutí ANO. Řekněme si to na rovinu, velké rozdíly tam v oblasti, která mě primárně jako politika pálí, skutečně nejsou.

Naděje umíme pojmenovat hezky, vize nám jdou, ale realita chce často dost citelně říznout do rány, obzvláště pokud se prosazuje šetření, což naznačuje tato vláda již v preambuli svého programového prohlášení. V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí nijak, to říkám na rovinu. V rámci programového prohlášení vlády hezky hladí po srsti a nevidím tam jediný náznak, kde chce vláda v tomto resortu ušetřit. Naopak, říká moc hezké věci, do kterých investovat, ale ty naplňované rodinné a sociální vize se státu vrátí až za dlouhou dobu, někdy možná až za několik generací.